Jsem rád, že pan kolega Ryba vybral férovou citaci. Ale těch 18 dnů jsme tehdy dávali právě jako limit toho, abychom zhodnotili, zda se pandemická situace v České republice nevyvinula nějakým zcela jiným směrem, zda se situace nezlepší. U té migrační krize s veškerou nadějí, že během příštích měsíců budou pomalu ty proudy migrantů slabší a slabší, je to naděje, ne jistota, si troufám říct, že dva měsíce k tomu, abychom adaptovali všechny české systémy na zvládání uprchlické vlny, potřebujeme. A tomu je přizpůsobena i lhůta nouzového stavu, tak jak o ni Poslaneckou sněmovnu žádáme. Zároveň bych chtěl říci, že vláda jako taková slyší i komunální úroveň. Nejsme v žádném věcném sporu s hejtmany. I oni dnes na našem pravidelném setkání, které jsme měli v 11 hodin, podporovali návrh, s kterým vláda přichází, a to aby byl vyhlášen nouzový stav až do konce května, protože pro ně je tento instrument možná ještě důležitější v jejich každodenní operativě a zvládání krizového managementu než pro centrální úřady jako takové. My přistoupíme v našem hlasování na návrh pana kolegy Maška v doprovodném usnesení, aby vláda byla pod kontrolou a předávala Poslanecké sněmovně ke kontrole všechny veřejné zakázky, které proběhnou v rámci nouzového stavu, tak aby byla zaručena transparentnost a jistota, že vláda i v nouzovém stavu nakládá hospodárně se svěřenými veřejnými prostředky.

Je jenom dobře, že Sněmovna bude mít nad vládou v tomto svoji legitimní a oprávněnou kontrolu.

Opakovaně byla vláda vyzývána, aby pracovala pro české občany a ne jenom pro uprchlíky. Já od začátku musím říci, a jasně říci a tím se budu blížit ke konci svého závěrečného slova že tomu tak jednoduše není.

Tady jsme byli několikrát vyzýváni, ať předložíme strategii a podobně. My to určitě uděláme. Budeme k tomu zavázáni usnesením Poslanecké sněmovny a myslíme si, že je nutno pracovat s daty, že je nutno mít střednědobé a dlouhodobé strategie na zvládání této obrovitánské výzvy a možná i příležitosti, která před Českou republikou stojí. Ale zároveň prosím bych chtěl upozornit na to, že máme za sebou měsíc migrační vlny. Česká republika vytvořila vynikající registrační systém. Díky hejtmanům, starostům a lokální úrovni vytvořila skvělý systém toho, jak se postarat o uprchlíky, kteří sem přicházejí. Nezůstávají nám lidé bez střechy nad hlavou, máme informace, o koho se jedná a kdo vstupuje na území České republiky. Je to obrovská zásluha policistů, hasičů, celého integrovaného záchranného systému. Myslím si, že naopak to, jak Česká republika zvládla věc, kterou nikdy předtím v historii nezažila, si zaslouží spíše ocenění. Zároveň po vašich výzvách samozřejmě jednáme i na evropské úrovni o tom, aby byla viděna realita, že Česká republika je dotčenou zemí, byť není hraniční zemí s Ukrajinou, abychom byli schopni aktivovat co nejrychleji veškeré podpůrné finanční programy pro Českou republiku. Troufám si říct, že ten nouzový stav, který jsme teď měli a vyhlásili jsme na 30 dnů, vláda využila maximálně efektivně, využila ho v zájmu občanů České republiky, nikterak jim neomezovala jejich práva, využila jej v zájmu příchozích, jejich bezpečí, jejich ochrany a stejně tak budeme postupovat i v nouzovém stavu, který navrhujeme, pokud bude Poslaneckou sněmovnou schválen. Děkuji za pozornost. Také děkuji.

Pak vás poprosím, abyste nás i provázel samotným hlasováním.

Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, děkuji za tu důvěru, kterou jsem dnes získal, a za ten zážitek zde být téměř devět hodin jako zpravodaj tohoto nesmírně důležitého tisku.

K tomu se vracet nebudu. Co všechno ke mně přišlo jako ke zpravodaji a o čem budeme hlasovat. Já ho pak přečtu úplně přesně, ale teď, abych to neříkal dvakrát... který v zásadě říká, že se vyslovuje souhlas s prodloužením nouzového stavu do konce května. Já pak přesně přečtu tu větu.

Pak máte tady doprovodná usnesení.

Děkuji. Je to v souladu i s tím, co tady máme i my poznamenáno. Takže si myslím, že můžeme přistoupit k samotnému hlasování. Přistoupíme k hlasování. Ano, eviduji zájem o odhlášení, proto vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se opětovně přihlásili svými kartami.

To je postup, který je v souladu s tímto paragrafem.